Politici dostali doporučení, aby nevycházeli ven, aby náhodou si pro ně demonstrující nepřišli.

Ještě nejsou žádné zprávy o tom.

Voliči se totiž emancipují a doby ovčanů už jsou minulostí. V dnešní době drahota, inflace, problémy s energiemi je tlačí tak, že mají skutečně problémy vyžít. Takže otázkou je, jak dlouho potrvá, než i jim dojde trpělivost a zahrají vám, nám Kanadu tady. Takže já bych vás chtěl poprosit, uvědomte si i tyto okolnosti okolo toho zákona, o kterém se bavíme, protože to je zákon, který přímo zasáhne obrovskou spoustu lidí, který přímo omezí jejich svobody, omezí jejich práci, omezí jejich rodinný život, sociální život, a už to je po dvou letech. Já žiju v oblastech na venkově, kde lidi mají omezený příjem a při rostoucích cenách skutečně mají problém. Takže já vás chci vyzvat, zrušme legislativní nouzi, odvolejme ji, řešme ten zákon ve standardním procesu, s diskusemi, probereme ho, protože tam je spousta věcí, které je zapotřebí zlepšit, o tom mluvil náš předseda pan Okamura, a netrapme naše lidi! Děkuju vám.

Pane poslanče, máte slovo.

Z místa se hlásí pan poslanec Jiří Kobza, takže poprosím, aby přišel k řečnickému pultu. Děkuji. Já varuji. Děkuji. A v tuto chvíli tady mám přihlášeného s přednostním právem prvního místopředsedu poslaneckého klubu SPD pana poslance Radka Rozvorala, takže poprosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi se vyjádřit, proč nesouhlasíme projednat návrh pandemického zákona v legislativní nouzi.

V uvedeno: Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho vyhlášení. Vláda tak chce mít k dispozici platný zákon, na jehož základě si bude neomezeně prosazovat svá rozhodnutí.

Konkrétně se jedná o Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice nebo Hygienickou stanici hlavního města Prahy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra. Těm budou dány ještě větší kompetence, pomocí kterých bude moci například ministr zdravotnictví omezovat plošně ústavní práva všech občanů, a to jen na základě běžného zákona, aniž by byly splněny podmínky nouzového stavu v České republice. To se nám jeví jako protiústavní a silně to připomíná totalitní manýry. Hnutí SPD bylo jediné ze všech poslaneckých klubů zastoupených v minulé Poslanecké sněmovně, které hlasovalo proti přijetí pandemického zákona, jejž v té době prosadila minulá vláda Andreje Babiše z hnutí ANO. Současná vláda pod vedením premiéra Petra Fialy v projednávané novele takzvaného pandemického zákona rozsah omezení občanů ještě rozšiřuje, navrhuje jeho prodloužení na neurčito, a navíc například zvýšila sankce pro případ jeho porušení.

Nelíbí se nám například, že zavádí na našem území dlouhodobě, tedy bez jakékoliv revize v čase, stav pandemické pohotovosti na rozdíl od nouzového stavu, který stanovuje povinnost jeho revidování pro jeho výjimečnost každý měsíc v Poslanecké sněmovně.

Například stav pandemické pohotovosti, pro který mimochodem nejsou stanoveny žádné podmínky, například počty nemocných či hospitalizovaných, by za platnosti daného zákona na našem území trvale byl, i kdyby už de facto nebyl. Proto nechceme připustit, aby byl přijat jakýkoliv nouzový stav bez určených podmínek, bez revize v určitých časových úsecích, a už vůbec ne přímo zákonem. Ten by měl stanovovat jen podmínky, za kterých je možné jej vyhlásit. Za zamyšlení stojí i ten fakt, že v České republice máme mnoho nefunkčních zákonů, které pouze přináší rozporné právní výklady a nejednotnost v jejich určení. Nově navrhovaný pandemický zákon se zařadí mezi ty, které vnáší do dané oblasti, kterou upravuje, takový chaos, že s jeho pochopením a především aplikací mají problém i zkušení právníci.